Jestli tady zaznělo, že se to neodrazí v ceně piva, je to možné. Já to nebudu rozporovat. Nevím, co to udělá s cenami piva na trhu. Ale bude to proto, aby malé pivovary, které jsou většinou v českých rukou, abychom jim usnadnili život, abychom jim usnadnili přežití. Protože ty velké pivovary, už nám jich moc českých nezůstalo. Týká se to všech, to nezastírám, ale progrese té výhody je směrem k malým pivovarům. Proto vás, kolegyně a kolegové, vyzývám, abyste se nad tím ještě zamysleli, vy, kteří to podpořit nechcete, abyste uvážili tady tento argument. A přece jenom si nedovolím k tomu populismu, ono tady bylo mnohokrát řečeno, že my daně nezvyšujeme. Já si dovolím říct, že populismus byl říkat, že ty daně nezvyšujeme. Tady u tohoto byl tento krok. Já jsem pro, jsem také z rozpočtového výboru. A já věřím, že aspoň na závěr naší Poslanecké sněmovny podpoříme více říkám, týká se to všech, ale více schválením této novely podpoříme ty malé pivovary české, pro to já určitě a jednoznačně jsem. Já vám také děkuji. Pan zpravodaj. Prosím. Promiňte, já bych ještě rád zapolemizoval s tvrzením pana ministra, že to nebude mít žádný vliv na cenu. Já si troufnu říct, že to není pravda.

Ale v čase se zdraží později.

A tím jsem si naprosto jist. Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Není tomu tak. Než přistoupíme k hlasování, byl jsem požádán předsedy klubů ANO a sociální demokracie o patnáctiminutovou přestávku.

Děkuji.